Ale není tomu tak.

Co nás čeká v budoucnosti?

To je obrovské množství.

Vývoz je samozřejmě něco, co se vymyká zdravému rozumu, vozit to dříví do Číny. Čili hledat metody, jakým způsobem to dřevo využít.

Jak to tak bývá, tak se z toho urodilo jenom málo, jenom zlomek.

Dámy a pánové, já si myslím, že situace v oblasti kůrovce je v tuto chvíli vážná, a mám obavu, že bude v následujících letech ještě horší.

Tady někdo zmínil hledání viníka. Jenom bych byl rád, abychom si uvědomili, že není dobře říkat, že viníkem té kalamity jsou čeští lesníci, kteří v nejlepší víře hospodařili po staletí tady u nás a stali se stavem, který opravdu má oprávněnou úctu.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Faktická poznámka, paní poslankyně Langšádlová. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Já jsem přesvědčena, že to definoval špatně. A to proto, že my nemůžeme hledat, kde byl ten první strom v té situaci, ale musíme ty věci vnímat v souvislostech. A tady bylo jasně řečeno, že naprosto přímou souvislostí je i nedostatek vody.

A podívejme se na to trochu šířeji, dámy a pánové. Tím důvodem je klimatická změna. Tím důvodem, proč byly požáry v Austrálii, tím je klimatická změna, kterou s mým politováním kolega naprosto nepřipouští. A tím důvodem je naše neodpovědné chování.

Děkuji.